Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo, chtěl bych požádat o změnu pořadu dnešní schůze, a sice za pevně zařazené pevné body, to znamená zákony zamítnuté Senátem nebo vrácené Senátem, zařadit jako další bod bod číslo 11, sněmovní tisk 203, zákon o pobytu cizinců ze zemí mimo Evropské unie. Bylo to přerušeno v rozpravě a já bych vás chtěl požádat o podporu tohoto návrhu, abychom toto mohli pustit, načíst případně další pozměňovací návrhy a pustit to do třetího čtení. Žádám vás tedy o podporu změny pořadu schůze ve smyslu mého návrhu. Děkuji. Děkuji. Další paní poslankyně Pekarová Adamová k pořadu schůze.

Děkuji za slovo.

Vyměřovací základ by tedy činil vždy skutečně dosažený příjem a zaměstnavatel by nebyl povinen odvádět za zaměstnance s vyměřovacím základem, který je nižší než dosavadní takzvaný minimální vyměřovací základ, rozdíl pojistného. Účelem a smyslem navrhované právní úpravy je odstranit znevýhodnění pro zkrácené úvazky, které z pohledu předkladatelů je právě způsobeno stanoveným minimálním vyměřovacím základem.

Takže je to prospěšná novela, která může velmi pomoci i právě v současné situaci na pracovním trhu. Co se týče data zařazení, tak vás žádám, abychom jej předřadili na tento pátek, a to jako první bod v bloku prvních čtení.

Pod tím je podepsáno dokonce 77 poslanců ze 7 poslaneckých klubů. Smyslem je zpřísnění postihu nevhodného nakládání se zvířaty, včetně nakládání v takzvaných množírnách. Navrhuje se dosavadní závažnější přestupková jednání kriminalizovat jako trestný čin. V Poslanecké sněmovně však opět od července minulého roku tento návrh pouze leží. Myslím si, že vzhledem k té velké shodě, která byla už při samotném předkladu, a vzhledem k tomu neutrálnímu stanovisku vlády tato novela má velkou šanci projít a bylo by vhodné ji už konečně v prvním čtení projednat.

Děkuji vám za podporu obou návrhů. Další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Marek Výborný.

Ten návrh zákona byl rozjednán, zbývá hlasovat v prvním čtení. To jsme nestihli, jestli se nepletu, na červnové schůzi. Myslím, že na potřebě podpory vzdělávání a podpory učitelů se tady všichni shodneme, každý to říkáme.

Já bych vás chtěl poprosit o pevné zařazení, ať už to konečně doprojednáme a jsme schopni to připravit například s účinností od 1. září, tedy od začátku nového školního roku, kdy by to pro ty učitele určitě bylo vítaným povzbuzením. Dovoluji si požádat o zařazení napevno, a sice na zítřek, to znamená na středu 23. ledna, jako první bod v bloku prvních čtení. To znamená první bod odpoledního programu schůze. Děkuji. Jako další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Zdeněk Ondráček.

V loňském roce jsme projednávání tohoto bodu přerušili do té doby, než obdobný návrh, který byl obsažen v jiném sněmovním tisku, projde celým legislativním procesem. Vzhledem k tomu, že se tak stalo a ten můj pozměňovací návrh, který se týkal korupčního trestného jednání, a šlo o drobnou úpravu trestního řádu, je obsažen, nebo byl obsažen ve sněmovním tisku číslo 79 a prošel celým legislativním procesem, to znamená, že byl podepsán i prezidentem republiky a vyšel ve Sbírce zákonů, to znamená, že nabyl účinnosti, není tedy důvod, abychom tento tisk už dále projednávali, a proto žádám o stažení tohoto sněmovního tisku číslo 70, bod 51.

S přednostním právem nikoho jsem nepředběhl. To nevadí.

Děkuji.